50. Skončili jsme obecnou rozpravu, takže se ptám, jestli je zájem o závěrečná slova buď od pana navrhovatele, nebo pana zpravodaje. Pan zpravodaj má zájem. Já budu velmi stručný.

Já děkuji. To byla závěrečná slova. Jako první se budeme zabývat návrhem na vrácení k dopracování. Já zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat. A nyní se budeme zabývat návrhem na zamítnutí předloženého návrhu v prvním čtení. Já zahajuji hlasování. Kdo je proti zamítnutí? Děkuji.

Takže se nyní budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Zahajuji hlasování. Kdo je proti přikázání ústavněprávnímu výboru?

Děkuji. Ano, takže to je návrh na přikázání dalšímu výboru. Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro přikázání dalšímu výboru. Kdo je proti?

A je zde ještě návrh na prodloužení projednání ve výborech o 20 dní. Takže já zahajuji hlasování. Kdo je pro prodloužení projednání? Kdo je proti? Já vám děkuji. Tento návrh byl přijat. Já vám děkuji. Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy v tomto čtení. Já tedy končím i tento bod.